Já jsem říkal, minimálně ten z dílny paní ministryně vůbec není jednoduchý.

Děkuji.

Nicméně určitě se budeme snažit, abychom to projednali. Marek Benda, prosím.

Je předseda Sněmovny, který určí nepřekročitelnou lhůtu. A jestli § 99 odst. 8 říká: Sněmovna projedná návrh zákona ve zkráceném jednání i tehdy, když jí určený výbor nepředloží ve stanovené lhůtě usnesení podle § 3. Ve stanovené lhůtě. Předtím to fakt projednávat nemůže. A nevykládejte mi, že může. Já se omlouvám, velmi bych prosil, aby tyto dva body nebyly zařazovány.

Děkuji.

Tam je shoda.

Přihlášeno 101 poslanců, pro 84, proti žádný. Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat. A teď u těch bodů 1050, 1060 tady mám dva návrhy.

Takže budeme hlasovat tedy...

Už jenom hlasujeme.

Budeme hlasovat o návrhu pana předsedy klubu ODS Zbyňka Stanjury. Vy jste chtěl zvlášť hlasovat ty dva body? Dobře, tak o tom hlasovat tedy nebudeme a vy si to navrhnete potom.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Hlasování číslo 16. Přihlášeno 100 poslanců, pro 8, proti 15.